Pane poslanče, nemáte poznamenáno, jaký je to bod?

Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže paní poslankyně, nepřijdete o svoji možnost návrhu. Děkuju, paní kolegyně. Já budu velmi krátký. Já si dovolím, vážení kolegové, dát pozměňovací návrh k návrhu, který předložil pan poslanec Radim Fiala jestli mě poslouchá.

Děkuji za slovo.

Nyní jako poslední paní poslankyně Válková. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za laskavé vedení této schůze, pane místopředsedo.

Jde v obou případech o odškodnění.

Je to napříč politickými stranami.

Já předpokládám, že své závazky budeme plnit, obzvlášť teď před krajskými volbami, protože si myslím, že to patří ke cti politiků.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Kdo je proti?